Předesílám, že jde o ochranu spotřebitele, předesílám ale také, že jde o ochranu českého a moravského, nebo moravského a českého v pořadí významnosti, podnikatele, pěstitele nebo výrobce vína. Pěstitele nebo výrobce vína moravského a českého. To všechno ostatní je až druhotné.

Ale než k tomu hlasování dojde, nechť má každý ještě právo se vyjádřit.

Docela se podivuji nad těmi, kteří se snaží vyloučit odpovědnost toho konečného prodejce.